Děkuji za slovo. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo není přihlášen, rozpravu končím. Organizační výbor navrhl předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji paní ministryni, panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

Nyní se budeme zabývat vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Jde o sněmovní tisk 216, jsme v prvém čtení. Předložený návrh by měl uvést ministr zemědělství Miroslav Toman. Na tento návrh se nevztahuje obecné pověření na pana ministra kultury Staňka, takže se tímto návrhem nemůžeme zabývat a já přerušuji jeho projednávání.